Další změna je ta, že výbor navrhuje zavést jednoduchý model ničení zbraní v kompetenci státu. Držiteli zbraně nebo podnikateli postačí, pokud zbraň předá příslušnému útvaru policie, a zbraň bude následně bezplatně komisionálně zničena, nebo eventuálně využita pro muzeální či vědeckovýzkumné účely.

Do zákona se navrhuje doplnit jednoznačné základní technickoorganizační požadavky na střelnice a stanovuje se jednoznačná odpovědnost osoby provádějící střelbu za střelbu v rozporu s provozním řádem dané střelnice.